Ten tisk má vypracovanou jasnou důvodovou zprávu a já myslím, že je zřejmé, o co jde. Je to změnový zákon, který nahrazuje změnový zákon k původnímu služebnímu zákonu ve stejných intencích.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vzhledem k tomu, že předkladatelé a zpracovatelé nejsou schopni odpovědět, dávám procedurální návrh, aby bod byl přerušen do příchodu premiéra této země, a budeme po něm požadovat odpovědi na otázky, které zazněly včera a které zazněly dneska.

Dobře. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat neprodleně. Na začátek uděláme to, že vás všecky odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení do systému.

Procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat, zní, že budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do příchodu pana premiéra, aby odpověděl na položené otázky. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Končím hlasování číslo 13. Tento návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat v projednávání. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Foldyny.

Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, paní ministryně, dámy a pánové. Já jsem ochoten pochopit, že navrhovatelé nevědí některé části a že některé části mohou být vysvětleny až v průběhu času. Ale jestli mi fakt nechce pan kolega Sklenák odpovědět na základní otázku, co bude dělat vláda se jmenováním úředníků, které necháváte v její kompetenci, a přesto jsou podle zákona o státní službě, to znamená navrhováni generálním ředitelem a s právním nárokem na to, aby byli jmenováni. Tak jestli neznáte odpověď na tuto otázku a jste předkladatelem obou zákonů, tak já vůbec nevím, co tady děláme. Pak se ptám, k čemu tady fakt jsme, protože tohle je přece naprosto zásadní, fundamentální otázka tohoto zákona. Až přijde někdo na její zasedání a řekne: Tady se musí zvednout 10 rukou, a když se nezvedne, tak ten člověk jde k Nejvyššímu správnímu soudu a bude jmenován. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěl vzkázat panu poslanci Sklenákovi vaším prostřednictvím, že jsme byli na stejné schůzi.

Že to trvalo dlouho? Možná kdybyste rychleji odpovídal, tak to mohlo být mnohem rychlejší.